Jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu, v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Celní orgány se tak budou při postupu vůči zboží na vnitrostátním trhu řídit obdobnými principy jako při postupu vůči zboží pod celním dohledem, a to zejména s principem součinnosti s držiteli práv duševního vlastnictví. Obdobná právní úprava již funguje například na Slovensku. Navrhovaná právní úprava v prvé řadě zefektivní boj proti padělkům. Bude poskytnuta zvýšená ochrana držitelům práv duševního vlastnictví, kteří tak budou moci rozvíjet svoje podnikatelské a inovační aktivity bez obav z nekalé konkurence a deformace trhu ze strany porušitelů těchto práv. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Závěrem svého úvodního slova si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech na třicet dní. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji panu ministrovi Brabcovi za uvedení tohoto zákona. Velmi detailní uvedení. Snad bych dodal, že tento zákon upravuje práci celních úřadů při vymahatelnosti práva k duševnímu vlastnictví. Jedná se zde o způsoby zadržení a nakládání s takovými padělky. Jsou to padělky, různé zboží, dneska se kopírují a vyrábějí padělky, ať už jsou to oděvy, obuv, dokonce mobilní telefony. Mohli jsme si zhlédnout na veletrhu v Brně při prezentaci celních úřadů i dokonce padělky pracích prášků a podobně. Jako zajímavost bych dodal, že tento zákon umožňuje nově i použít podle povahy těch výrobků, umožňuje tyto výrobky použít na humanitární účely.

Tento zákon je z mého pohledu srozumitelný, je kompaktní a jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji. A dříve než zahájím obecnou rozpravu, přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se od 12 hodin omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů.

Rád bych tímto navrhl zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona na třicet dnů. Děkuji. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj... Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Proti? Tímto hlasování končím.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 92, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat a ve výborech bude tento návrh projednáván ve zkrácené lhůtě třicet dnů.